Děkuji. Pan poslanec Kolovratník, zatím poslední přihlášený v podrobné rozpravě. Pro stenozáznam opravuji v obecné rozpravě jsem řekl špatné číslo. Teď řeknu správné. Hlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému pod číslem 2116.

Těším se na hospodářský výbor. Jsem hluboce přesvědčen, že pokud je někdo ministerstvem pověřen, tak musí jasně splňovat nějaké dané podmínky, které si to ministerstvo samo zkontroluje, ale probereme to na hospodářském výboru. Děkuji. Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova ani paní ministryně ani paní zpravodajka nemá. Protože nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom nyní měli hlasovat, tak končím druhé čtení, projednávání tohoto návrhu zákona.